Dnešní doba, vážené kolegyně a kolegové, zkrátka přináší situace, kdy je nutné jednat rychle, a to jak pro případy vysílání našich vojáků do operací v zahraničí, tak přijímání pomoci zvenčí. Pokud by platila mnou navrhovaná změna, vojenští lékaři by zde již mohli být. Vláda by jim dala mandát na maximálně 60 dní, který bychom kdykoli my anebo Senát mohli zrušit, nebo naopak prodloužit. Místo toho jsme se dnes museli sejít ve formátu 101 nic proti tomu, já vás všechny ráda vidím abychom zde byli skutečně schopni dát ten stojedničkový počet hlasů a aby to mohlo projít.

Prosím, aby tedy tato situace vedla ctěné kolegyně a kolegy k zamyšlení a zkusili jsme svůj postoj k míněné ústavní změně přehodnotit, abychom mohli tento návrh tedy projednat ještě v tomto volebním období, protože skutečně nikdo z nás v tuto chvíli neví, co nás čeká. Jestli ještě dovolíte, určitě se tady budou ozývat některé hlasy od kolegů, kteří se buďto už do té rozpravy přihlásili, nebo avizovali, že ten návrh nepodpoří. Já bych vám chtěla připomenout jednu ne tak dávnou událost, která se stala.

Teď jsme v opačné situaci, nabízí se pomoc nám a myslím si, že je to pomoc, která je velmi vítaná, potřebná, a určitě řada občanů České republiky za tuto pomoc bude vděčná.

Takže vás všechny prosím o podporu tohoto návrhu. Za klub občanských demokratů vám mohu říci, že všech 16 přítomných poslanců bude hlasovat pro návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Dnes, na dnešní plánované mimořádné schůzi Sněmovny, se máme vyjádřit k návrhu vlády České republiky na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné v této situaci, proč to vláda České republiky hodlá prosazovat tímto způsobem, tedy způsobem jako pobyt cizích vojsk na území České republiky. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou, pomocí civilních specialistů a odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. I my samozřejmě děkujeme. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou, protože je to ve Sněmovně navrhováno k hlasování jako souhlas s pobytem cizích vojsk NATO a Evropské unie na našem území, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků mně osobně nejsou známy žádné bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné, a to z jednoho prostého důvodu. Jak jsem už řekl ale, i my děkujeme za nabídnutou pomoc, ať nám ji nabídne kdokoliv, a samozřejmě jsme připraveni hlasovat pro jakoukoliv alternativu, která se nebude týkat pobytu cizích vojsk na území České republiky. A proto jsme navrhli usnesení, kterým žádáme vládu České republiky

Je to běžná věc, která se ve světě děje, a nemusíme tady schvalovat žádný pobyt cizích vojsk na území České republiky.

Ano, i na pobyt cizích vojsk na našem území samozřejmě máme svoje zákony. A moje předřečnice, paní zpravodajka poslankyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího říká, že samozřejmě ten pobyt podle situace se může kdykoliv prodloužit, a já si myslím, že to je právě to nebezpečí, a obávám se, že stejně tak jako covidová pandemie, která pravděpodobně v menší či větší míře bude pokračovat, pokračoval by i tento pobyt cizích vojsk na území České republiky. Za třetí, chceme po vládě, aby jasně stanovila, že po dobu pobytu cizích vojenských zdravotníků na našem území se musí řídit českými zákony. Myslím si, že je to pro nás všechny důležité. A za čtvrté, to je motivační věc, kdy samozřejmě Česká republika má spoustu lékařů po celém světě, a my bychom si přáli, aby vláda neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do České republiky a pomohli nám v boji s koronavirem. Já si myslím, že všichni jistě cítíte, že ani my se té pomoci nezříkáme jako SPD, pouze chceme vyhovět našemu dlouhodobému politickému programu. Nepodpoříme žádné vojenské základny, vojenské mise ani pobyty cizích vojsk na území České republiky. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, dvě minuty. Děkuji za slovo.